23.

Ano, jsou to digitální nástroje. Dobře, jestli... Já se omlouvám, paní předsedající, jenom k hlasování.

Toto bylo technické. A jestli můžeme k úvodnímu slovu pana zpravodaje pro první čtení. Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážení kolegové, kolegyně, jde tedy o návrh, který implementuje právo Evropských společenství, které se týká zakládání firem. Je to problematika, které jsme se věnovali v minulém volebním období. Je to snaha usnadnit podnikatelům, aby mohli rychleji zakládat obchodní společnosti. Já nepůjdu úplně do detailů, ale řeknu jednu věc, kterou považuji za podstatnou. Snažme se v rámci té úpravy usnadnit lidem, kteří mají digitální identitu, která splňuje požadavky podle nařízení eIDAS Evropské unie, aby nemuseli, aby mohli co nejméně využívat služeb notářů a dalších podobných profesí, abychom soustředili skutečně tu práci na záležitosti, kde je potřeba nějaká úvaha v oblasti práva, ale aby ty věci, které je možné zautomatizovat pomocí elektronických identit, aby probíhaly pokud možno co nejplynuleji bez nutnosti platit poplatky a ověřovat se přes nějaké videokamery a tak dále.

Také děkuji. A nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásila paní poslankyně Taťána Malá, a poté se může připravit paní poslankyně Iveta Štefanová. Děkuji za slovo, paní předsedající.

Návrh umožňuje plně elektronické založení kapitálových společností za využití vzorových společenských smluv a dále posílení využívání digitálních nástrojů v průběhu celého životního cyklu obchodních korporací. To znamená především možnost obchodních korporací zapisovat údaje do veřejného rejstříku a ukládat listiny do sbírky listin plně elektronicky a zřizovat pobočky v jiných členských státech plně elektronickou formou. Stejně tak podle návrhů má dojít k rozšíření údajů veřejně a bezplatně přístupných o všech kapitálových společnostech zapsaných v členských státech EU na internetových stránkách i k posílení výměny informací mezi obchodními rejstříky členských států. To, co tento návrh dále zavádí, je možnost volby pro nově zakládané právnické osoby, a ty se mohou rozhodnout, v jaké fázi procesu svého založení budou ohlašovat živnost nebo žádat o koncesi, to znamená, jestli to učiní před podáním návrhu na zápis právnické osoby do obchodního rejstříku, anebo až po jejím vzniku. To je zásadní rozdíl oproti předchozí právní úpravě. V praxi to tedy znamená, že nebude třeba při zakládání společnosti vyčkat s podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku až po získání živnostenského oprávnění, ale bude možné zakládat a zapisovat takzvaně na počkání. Další navrhovanou změnou jsou nová pravidla bezúhonnosti pro výkon funkce člena orgánu. Současná právní úprava stanoví, že pro účely posouzení splnění podmínek pro výkon funkce člena orgánu obchodní korporace se vychází z definice podle živnostenského zákona. Návrh tohoto zákona toto mění a nově definuje nezpůsobilost k výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní společnosti, přičemž nezpůsobilost má být dána na základě rozhodnutí českého nebo zahraničního orgánu veřejné moci, který zakazuje dané osobě výkon této funkce, a to z důvodů, které souvisí s insolvenčním řízením nebo v případě odsouzení za vybrané trestné činy, jako je například zpronevěra, podvod pojistný nebo úvěrový podvod a tak dále. A právě tady tuhle právní úpravu, konkrétně §§ 46 a 46a, se mi jeví jako dost problematické a chtěla bych se pana ministra zeptat, který mě bedlivě poslouchá, jestli je připraven nějakým způsobem tyto paragrafy upravit, protože spáchání uvedených trestných činů v tomto případě tak, jak je napsáno v těch výše uvedených paragrafech, není přímo spojeno s výkonem funkce člena voleného orgánu společnosti, respektive nezpůsobilost osoby by měla být založena jen tehdy, bylali tato osoba pravomocně odsouzena za spáchání trestného činu, kterého se dopustila při výkonu funkce člena voleného orgánu společnosti.

Není zcela jasné, jakým způsobem navrhovatel dospěl k tomuto výběru trestných činů. Podle mého názoru by bylo vhodnější upravit tuto problematiku tak, aby se překážka navázala na protiprávní jednání osoby související s její činností jako člena voleného orgánu obchodní společnosti, nikoliv na vyjmenované druhy trestné činnosti nebo jejich skutkové podstaty.